A pokud se týče studentů, studenti, obzvláště na středních školách, pouze studují a nepřivydělávají si. Pro jejich rodiny může být každé zvýšení jízdného, zvláště majíli větší počet dětí, problémem.

Děkuji, ač je to v této rozpravě nezvyklé, nové vládě za snahu pokračovat v aktualizaci sankčního systému v novele zákona o silničním provozu.

Jen nechápu, co se mění zmíněným snížením postihu bagatelních přestupků.

Ze své patnáctileté praxe při řešení dopravních nehod neznám bagatelní přestupek, který by nemohl vést k dopravní nehodě. Jak mohou nižší pokuty přispět k bezpečnosti na komunikacích, to opravdu nevím.

Řidiči mající dost finančních prostředků na pořízení vozidla, benzin a zákonné pojištění asi nemají dle současné vlády peníze na pokuty.

Bylo by zajímavé provést důkladnou analýzu tohoto jevu. Pokud se tomu divíte, ano, všechno, co uvádím, jsem vyčetla z programového prohlášení vlády.

Přejděme k oblasti spravedlnosti a legislativy.